To, o čem my se potom bavíme u investičního životního pojištění, je, že když to ten klient předčasně vypoví, tak dostává tzv. odkupné neboli odbytné, a to ani zdaleka, ani zdaleka nedosahuje toho, co tam naspořil. Jinými slovy, spoření bych já osobně do pojištění vůbec nepletl. Tak na faktickou poznámku bude reagovat paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Já myslím, že toliko k této problematice.

Já nebudu zdržovat.

Prosím, máte slovo. Jenom krátce, pane poslanče. Myslím, že vy jste to řekl zcela jasně. V tomto případě je potřeba edukovat.

Nyní vyzývám k vystoupení pana poslance Jana Hrnčíře a připraví se poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych i já se v krátkosti vyjádřil k tisku 509. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, sněmovní tisk č. 509, nemůžeme podpořit.

Proto jsme navrhli navýšení základní slevy na poplatníka a slevy na manžela podle zákona o daních z příjmů. Toto navýšení výrazným způsobem pomůže zejména nízkopříjmovým pracujícím občanům. Stejně tak smetla ze stolu i naše další návrhy, které mají pomoci aktivním lidem, jako třeba navýšení částky pro osvobození příležitostných příjmů, což by posílilo finanční situaci rodin s nízkými příjmy či důchodců, kteří si příležitostným prodejem zlepšují svoji životní situaci. Dále jsme navrhli snížení daně z příjmů pro malé firmy, podobně jako v sousedním Slovensku. Odmítáme se proto podílet na poškozování občanů České republiky a tento zákon brutálně zvyšující daně všem občanům nepodpoříme. Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, prosím jenom chvilku ještě. A paní poslankyně Kateřina Valachová, vaše dvě minuty, prosím.

Já bych chtěla jenom upozornit, že máme menšinovou vládu hnutí ANO a sociální demokracie, kterou tolerují za určitých podmínek kolegové a kolegyně z Komunistické strany Čech a Moravy.

Pane poslanče, prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem to nepřišel zdržovat. Na druhou stranu ctím některé pamětníky, kteří říkají, že každý den, kdy Sněmovna nepřijme zákon, je pro občany svátek. A druhá věc, že daně se nemají zvyšovat, platí také.